Podstata věci je samozřejmě ve výši daňové sazby.

Kromě toho bych velmi doporučoval, když už mluvím o výdajové struktuře, tak bych velmi doporučoval podporu COVID III.